Děkuji. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ono už to proběhlo, takže teď to půjde celé znovu.

Ale uvědomujeme si to, že to musíme stihnout do tohoto období. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Předem vám děkuji za odpověď. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, dnes mi vlastně vůbec nevadí, že tu nejste.

Obracím se na vás s dotazem na váš plán ohledně zrušení povinné maturity z matematiky.

Čili bych se vás chtěl zeptat, a myslím, že ta písemná forma je k tomu vhodná, jaký je plán Ministerstva ohledně projednávání předmětného zákona v Poslanecké sněmovně, nějaké lhůty, nějaká perspektiva.

Vážená paní ministryně, obracím se na vás s prosbou ohledně dotačních titulů na mateřské a základní školy. Máme k dispozici průzkum mezi obcemi a městy, ze kterého vyplývá potřeba jednotlivých měst na rozšiřování kapacit mateřských a základních škol. Obce a města potřebují rozšiřovat kapacity svých škol. Bohužel v současnosti se úspěšné dotační tituly, které v tomto vydatně pomáhaly, ruší, nebo se snižuje jejich celkový objem financí. Musím si povzdychnout, že je bohužel škoda, že nám včera neprošly pozměňovací návrhy k rozpočtu, kde jsme přidávali peníze právě na tyto dotační tituly v kapitolách Ministerstva pro místní rozvoj, školství a na Ministerstvu financí. S tím už nic nenaděláme, avšak přesto bych se vás, paní ministryně, chtěla zeptat, zdali by byla možnost prodloužit úspěšný dotační titul na Ministerstvu školství, mluvíme o těch základních školách, kde se rozšiřovala kapacita na plnohodnotnou školu.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

V tuto chvíli, říkám.

I já se v poslední době často setkávám s dotazy obcí především z okolí hlavního města Prahy, jaký bude další vývoj podpory ze strany státu v oblasti školství.

Je však odpovědné za efektivní využití státních prostředků.